Činil tak s vědomím, že je to nezbytné pro vznik a svobodnou existenci našeho státu.

Prosím nezapomínejme na ně. Zaslouží si naši úctu. Bojují za náš stát, za ideál demokracie.

A ani ty tři poválečné roky nebyly obdobím plné demokracie. A nikoliv náhodou toto období skončilo rozbitím tradičních stran. Demokracie totiž není možná bez demokratů. Oslabování demokratických stran je vždy spojeno s oslabováním demokracie jako takové.

Máme svobodu, máme demokracii, naše bezpečnost je zajištěna jako nikdy v historii. Ale to nás ovšem v nejmenším nezbavuje povinnosti onen demokratický ideál bránit a chránit. Musíme bojovat s populismem, demagogií a lží. My dnes podobně jako za první republiky zažíváme ekonomický úspěch. Zničení či znevěrohodnění demokratických institucí, jakým jsou parlament a strany, policie, soudy, svoboda vyjadřování a nezávislá média, vede k zkáze morálky, ztrátě bezpečí a nakonec i k úpadku prosperity. Jak řekl Masaryk, demokracii dělají demokrati, lepší demokracii lepší demokrati.

Děkuji.

A to bych si vůbec nepřál.